Zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Hlasování číslo 40.

Žádný návrh nevidím, takže tímto ukončuji projednávání tohoto bod a předávám řízení schůze.